Děkuji za slovo i za uklidnění sálu, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu dlouze povídat, ono už dneska tady zaznělo dost zásadních věcí, na základě kterých bychom měli být zásadně proti tomu, aby byl tento tisk propuštěn do dalšího čtení. Nicméně považuji za nutné vás seznámit také s dopisem prezidenta Hospodářské komory pana Vladimíra Dlouhého, který byl adresován jak panu předsedovi vlády, tak panu ministru Ministerstva pro místní rozvoj, a tak samozřejmě prostřednictvím předsedů poslaneckých klubů všem poslancům, takže předpokládám, že jste ho všichni velmi podrobně četli, ale já vám ho tady velmi rád zopakuju, protože jste na něj jistě zapomněli.